Zatím jsme podpořili takto 22 ordinací.

Samozřejmě je to jenom jedna část.

Děkuji. Prosím.

Děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat. Já také děkuji.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den. Děkuji za slovo. Jde o podnět, který jsem obdržela ve svém volebním obvodě.

Ale vedle tohoto konkrétního případu je to samozřejmě obecná věc.

Zajímá mě, kolik na Ministerstvu pro místní rozvoj je spisů po lhůtě k vyřízení, zajímá mě, kolik jich je specificky na tom odboru, který se věnuje přezkumným řízením, a jestli celkově má to ministerstvo dostatečnou kapacitu na výkon státní správy. A ptám se proto, že se chystá nový stavební zákon.

Jak by se v situaci, kdy dnes u běžné stavby, kde je potřeba přezkumné řízení, na to nejsou kapacity, jak by to bylo v případě nové fikce souhlasu?

Protože rekodifikace stavebního práva je prostě nutnost v této době, ale nutnost se vším všudy tak, jak je připravená, tzn. nejenom digitalizace, na které tady pracuje celá Poslanecká sněmovna, ale právě i na těch institucionálních změnách.

My máme dlouhodobě samozřejmě problém jako všechny ostatní stavební úřady s lidmi, máme dlouhodobě neobsazená místa.

Někteří jsou tzv. permanentní stěžovatelé, s tím se potkávají všechny úřady, ale pak jsou to samozřejmě stížnosti lidí na práci stavebního úřadu, protože bohužel občané České republiky nevědí, že stavební právo není v rukou státu, že to je v té přenesené působnosti a že stát má velmi omezené možnosti, jak stavebním úřadům cokoli nařizovat.

Ale to už asi není o tom konkrétním problému. Děkuji.